Děkuji za slovo.

A chtěl bych zareagovat na jednu věc. Chtěl bych tady říct, že by možná bylo fajn, kdybychom konečně veřejnosti začali říkat pravdu. Jestliže se tady objeví nějaký dopis, který píše, že je něco přílepek, beru. Kolegové už řekli, že prostě tvrdit o tomhle návrhu, který se věcně týká novely, a dokonce lesní zákon má v sobě dílčí ustanovení, kterým se novelizují body v zákoně o myslivosti, že to je přílepek, je prostě prachsprostá lež. Já si nemyslím, že to je nevědomá nepravda. Je to prostě prachsprostá lež.

Ten zákon, prosím pěkně, byl v meziresortním připomínkovém řízení jeden rok. A hádejte, kdo byl jeden z účastníků toho meziresortního připomínkového řízení? Autoři toho dopisu. Takže to, že se to nediskutovalo, je prostě lež. A když budu chtít ještě dále do historie a vzpomenu na národní lesnický plán a na další dokumenty, které nějakým způsobem platí od roku 2008 a byly přijímané potom později, tak ten princip, který my ve svém pozměňovacím návrhu uplatňujeme, prostě vychází z těchto v jednom případě jedenáct let starého, ale z celé řady strategických dokumentů. Tak jak dlouho chceme odborně diskutovat? Jedenáct let nestačí? Pardon, omlouvám se za to.

Vyčíslování škod je neefektivní a nedostatečně zohledňující všechny vzniklé škody. Jen Lesy České republiky měly v nákladech na pěstební činnost v roce 2018 vyčleněnou částku téměř 800 milionů korun na opatření proti škodám zvěří nátěry, ochrany, oplocení, vylepšování a tak dále, což je cca 40 procent ze všech vynaložených nákladů. Takže ta uváděná částka sedmi miliard může být reálná při započtení všech nákladů a i v tom je psáno, že to je prostě odhad.

Ve skutečnosti je to reakce na změnu stanoviska Ministerstva zemědělství, protože dokud to vypadalo, že to bude návrh, pro který bude hlasovat dvacet třicet poslanců, tak nebyl důvod se proti tomu vůbec nějak vymezovat. V okamžiku, kdy ministerstvo změnilo názor, kdy to prošlo přes zemědělský výbor, najednou se prostě objeví takováto zpráva.

Tohle chceme změnit. Chceme v minimální míře někomu něco nakazovat, zakazovat, spíše naopak drtivá většina těch návrhů je o nějakém rozvolnění a o tom, aby lesníci mohli využívat svých znalostí, zkušeností, ale i se třeba inspirovat v zahraničí tím, jak se to dělá jinde. Tam je celá řada dalších výzev, ať už je to koncepce fungování podniku Lesy České republiky po roce 2020, ať už je to vlastně celkově debata o nějakém systému státní správy lesů, ochrany lesů, ale i státní správy myslivosti, tak aby ta legislativa, ať už bude jakákoliv, ať už bude ta stará, nebo projde nějaká nová, tak abychom měli reálné nástroje, tak aby ty zákony byly skutečně dodržovány.

On je, ale největší problém je v tom, že ten zákon se prostě nedodržuje.

Děkuji za pozornost. Dále v rozpravě vystoupí paní poslankyně Fialová. Jenom připomínám, že za necelé čtyři minuty budeme muset přerušit projednávání tohoto bodu, protože máme napevno zařazený jiný bod, nicméně paní poslankyně má teď slovo. Kdyžtak začněte, paní poslankyně.

Já jsem velice uvítala, když Ministerstvo zemědělství přišlo s novelou lesního zákona.

Já proti ní nic nemám, taky dobrý, ale pouze v základní výbavě.

Jak to budeme řešit?